Takže teď se za to chválíme. No, já ukončím toto svoje vystoupení jediným slovem.

Děkuji vám.

Děkuji, pane místopředsedo. Ještě poslední reakce na předsedu rozpočtového výboru. Samozřejmě v momentě, kdy se něco zvyšuje, tak se to projevuje na těch cenách v zásadě hned.

Když se zvyšují úrokové sazby, tak to vidíte v zásadě okamžitě u úvěrů, a s nějakým zpožděním u spořících produktů. A stejné je to tady.

To je to, o čem my se tady bavíme. Takže vy jakoby na oko to snížíte a spoléháte, že skutečně všude klesnou ceny potravin o tři procentní body.

Děkuji. Děkuji. Já jsem kolegyni Schillerovou, vaším prostřednictvím, pane předsedající, pečlivě poslouchal.